Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Kromě toho

Takže znovu, poprosím vás všechny o klid. Můžete pokračovat. Kromě toho by se působnost Nejvyššího kontrolního úřadu měla vztahovat i vůči právnickým osobám, které hospodaří s veřejnými prostředky, a ty jsou tím návrhem vyjmenovávány výčtově.

Nutným předpokladem pro to, aby tento vládní návrh zákona mohl být přijat a uveden v život, je změna Ústavy České republiky.

Takže pro tuto chvíli děkuji za pozornost.